Děkuji panu poslanci. Pan předseda Zbyněk Stanjura bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu 2. Prosím, pane poslanče.

Ale to je výtka na jeho kolegyně a kolegy z vlády, já bych chtěl ocenit, že on alespoň jediný tady hájí vládu a její kroky. Pevně doufám, že kariérní řád nebude schválen, já k tomu taky svůj hlas nedal, hlasoval jsem proti, i když jsme to tady měli poprvé.

A to jsou vyhozené peníze. Půl miliardy.

Navíc tito takhle dobře placení odborníci pro tento projekt, jim stačí tři roky praxe, a učitel podle vašeho návrhu potřebuje devět let praxe do třetího stupně.

A bylo mi řečeno ne, když se vyjedná ten obsah a zdůvodní.

A tady samozřejmě je otázka.

Ale já bych netvrdil, že jsou to vyhozené peníze.